Dohromady obhospodařovaly 28 účastnických a 8 transformovaných fondů.

Rovněž jsme vykonávali dohled nad směnárníky. Došlo také ke změně zákona, která nám dává mnohem větší pravomoci. Vykonáváme také dohled nad platebními institucemi, dále institucemi a vydavateli elektronických peněz, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu investičními a pojišťovacími zprostředkovateli, zprostředkovateli a poskytovateli spotřebitelských úvěrů a také zpracovateli tuzemských bankovek a mincí. Samozřejmě v neposlední řadě pokud jde o ochranu spotřebitele, to je nedílná součást výkonu dohledu, tam jsme zaměřili svoji pozornost především na nekalé obchodní praktiky vůči spotřebitelům, plnění povinností subjektů finančního trhu jednat s odbornou péčí, a prověřovali jsme zejména nedostatky v informování spotřebitelů. K regulatorním věcem nebudu hovořit, to jsou věci, které Sněmovnou procházejí. Jestli dovolíte, zareagoval bych na dotazy pana poslance Martínka. No, Podvedení klienti, ta iniciativa, která se zabývá investičním životním pojištěním.

Myslím si, že pojišťovny řadu věcí na svých produktech, které v minulosti prodávaly já bych chtěl zdůraznit, že se jedná o produkty, které se prodávaly v minulosti, dávnější minulosti za poněkud jiné legislativní konstelace, než je dnes, zejména v oblasti zprostředkování pojištění. Tak samozřejmě ty instituce jsou si řady těch problémů u některých smluv vědomy. Také je zjevné, že pod tlakem jak regulátora a těch konkrétní případů, které se už objevily a byly už případně nějak rozhodnuty buď finanční arbitryní, nebo i soudem, také ty pojišťovny samozřejmě upravují svoji obchodní politiku.

Tady je řada rozsudků různých soudů, zejména tedy krajských, protože se jedná většinou už o krajské stupně v těchto věcech, je různá, a to ve velmi podobných případech, takže je zjevné, že to bude muset skončit nějakým sjednocujícím judikátem Nejvyššího soudu, protože ta situace je prostě nejednoznačná. Druhá poznámka. My jako ČNB nejsme orgán kompetentní k řešení soukromoprávních sporů, to znamená pojišťovna versus klient, pokud se jedná v podstatě o vymáhání jakýchsi odškodnění nebo něčeho podobného.

Ale my nemůžeme rozhodnout nějaký konkrétní spor mezi klientem tím či oním, a také proto jsme relativně, řekl bych, obezřetní v tom, abychom vydávali nějaké zásadní soudy v těch konkrétních případech, protože nejsme stranou sporu a také nechceme být zatahování do toho sporu nějakým jednoznačným vyjádřením, které by nebylo podloženo obecnými a dostatečně validními fakty. Čili je to spor, který běží, uvidíme, jak budou pokračovat spory u jednotlivých stupňů soudů.

To schválení neříká budoucímu nabyvateli dluhopisu, že my vám garantujeme, že ten podnikatelský projekt bude úspěšný, nebo nebude.

My na to pravidelně upozorňujeme. Tyto informace jsou dohledatelné vždy aktuálně na stránkách České národní banky. Děkuji za pozornost. Děkuji panu guvernérovi České národní banky.

Jde právě o tu problematiku investičního životního pojištění, takže využívám této příležitosti, která se ideálně hodí do zprávy o výkonu dohledu nad finančním trhem.

Investiční životní pojištění někdy kolem roku 2000 vzniklo, nahradilo kapitálové životní pojištění a díky tomu, jak měl koncipován provizi až do výše dvou let pojištění, tak se během nějakých osm deset let prodalo až 10 milionů takových smluv.

Ve vztahu k tomu samozřejmě platí částečně to, co odpověděl pan guvernér. Nicméně tady bych chtěl říct, že to má určitou setrvačnost.

Určitě není vyplácení provizí, to se změnilo zákonem. Dokonce ten produkt je za mě tedy tak kontroverzní, že vyprovokoval zákonodárce změnit způsob vyplácení provizí.